Co se týče Kazachstánu, tak tam v této chvíli vám asi neřeknu úplně přesně, jak je to s tou kapacitou, jestli se nám tam podaří také kapacitu zvýšit. Ale v principu platí to, že pokud chceme zlepšit situaci tam, kde máme Visapoint jako tu internetovou aplikaci použitou na registraci pobytových oprávnění, tak se nám ukazuje, že zvýšení kapacity je jediná cesta, která k tomu vede. Vy jste zmínil problém Karlových Varů a hostů. To je samozřejmě věc, které se také věnujeme poměrně soustavně.

Takže v těch hrubých číslech se to podařilo nahradit. Nicméně to nevylučuje, že jsou místa, a Karlovy Vary si myslím, že jsou právě příklad, kde ten dojem úplně nemají, že jim to nahradilo, že prostě ta náhrada byla odpovídající.

Děkuji. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Pane ministře, já vám děkuji za tu odpověď.

Poprosím pana ministra o odpověď.

Děkuji. Nyní mi dovolte načíst omluvy, které se mi tady nashromáždily.

To byly omluvy. Dalším v pořadí je pan poslanec Šincl, kterého zde nevidím, tudíž jeho interpelace propadá. Nyní poprosím tedy paní poslankyni Hnykovou, aby přednesla svoji interpelaci na paní ministryni práce a sociálních věcí. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní ministryně, velmi mě zajímá vedle odměňování pracovníků ve zdravotnictví také odměňování pracovníků v sociálních službách. I přes navýšení platů během vašeho ministrování zůstávají platy v této oblasti na velmi nízké úrovni. Jistě jste i vy zaznamenala, že začíná docházet k nedostatku pracovníků v sociálních službách.

Co s tím hodláte dělat? Upozorňuji, že pokud nedojde k razantnějšímu zvýšení platového ohodnocení pracovníků v sociálních službách, půjde kvalita služeb rapidně dolů, a to po letech intenzivního zlepšování je smutné a bohužel alarmující pro naši budoucnost. Dále bych chtěla upozornit na dlouhodobou diskriminaci těchto pracovníků.

Víte sama, v jakém zdravotním stavu jsou přijímáni uživatelé služby do zařízení. Co hodláte dělat s touto diskriminací a kdy ji napravíte? Jako ministryně práce a sociálních věcí byste měla nejen dodržovat a respektovat práva seniorů a zdravotně postižených, ale měla byste dbát i na dodržování práv zaměstnanců v sociálních službách a odstraňovat diskriminaci, která je na nich už léta páchána. Já vám děkuji za vaši odpověď. Já děkuji, paní poslankyně. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, aby přednesl svoji interpelaci na pana ministra dopravy. Děkuji za slovo.

Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Určitě víte z mých předchozích odpovědí, že v minulém roce byla schválena studie proveditelnosti na toto spojení.

Toto projednání se však nesetkalo s úspěchem, narazilo se na dlouhodobý předpokládatelný nesouhlas Prahy 6.

Tím by byly eliminovány nejen negativní vlivy provozu, ale i samotné výstavby, byť samozřejmě za cenu vyšších nákladů. Nevýhodou je samozřejmě potřeba změn územně plánovací dokumentace, celkově by však očekávaná snazší projednatelnost nemusela znamenat časové zdržení při zahájení realizace.